Například v dalších letech můžeme samozřejmě zpřísnit, udělat úplný zákaz kouření tak, jak platí v některých státech Evropy, anebo zůstat u toho částečného modelu.

Ale jak moc, to by stálo za určitou analýzu a určitý výzkum. Já chápu samozřejmě sociologické výzkumy, které ukazují, že většina obyvatel si přeje úplný zákaz kouření. Respektuji tento názor, je to něco kolem 70 %.

Protože úplný zákaz by opět byl stejně porušován. Minul by se účinkem z toho pohledu, že by nebyl úplně dodržován.